Když se budu věnovat procesní stránce věci, tak už je to druhý případ, který s sebou nese různé zmatky.

K tomu poslaneckému návrhu tady dávali jiní poslanci koalice svoje pozměňovací návrhy, aby těsně před hlasováním ve třetím čtení je různě stahovali.

Teď je to sice vládní návrh, ale jsou tam zase, je tam pět poslaneckých pozměňovacích návrhů koaličních poslanců, ano?

A vy teď děláte úplně totéž.

To tak je. Není to tak.

A pan ministr tam řekl jestli si dobře vzpomínám, a tady mám poznámku že bude v řádech týdnů.

Ono na naše slova dochází, ano?

Já teď nebudu hodnotit ten součet to, že se vybere víc, je pro dobro této vlády a této země, to já nebudu zpochybňovat, ale úplně se mění ten poměr.

No, tak to se pak nedivte, že jako opozice se ptáme, že jako opozice vám klademe otázky a že některé ty věci prostě zpochybňujeme.

U čeho bych se chtěl zastavit opakovaně, je, že stále jsem nedostal odpověď na otázku, kde na základě evropského nařízení, které umožnilo ty dva režimy, nějakým způsobem vyřešit tu energetickou krizi, a vy jste vlastně udělali takový mix, tak jestli byste mi to mohli vysvětlit.

Druhý dotaz, který já jsem tam měl, je, že vy tam máte cenové stropy, které jsou odstupňované, kde Evropská unie strop dává ve výši 180 euro na jednu megawatthodinu, a vy to máte různě odstupňováno.

Další poznámka se týká, že správce odvodů má být Energetický regulační úřad.

Protože tady na jedné straně je o 330 miliard korun více ve výdajích státu, ale pohyb u Energetického regulačního úřadu je na úrovni jednotek procent.